Nyní tedy zahajuji 11. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Nikdo se s návrhem nehlásí.

Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno bylo 162 poslankyň a poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Dívám se, zda se paní poslankyně Pastuchová omlouvá. Ne, paní poslankyně Pastuchová stahuje svoji omluvu.

Není tomu tak. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 11. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pořadu 11. schůze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 172, proti nikdo. Návrh pořadu schůze byl schválen, návrh byl přijat. Nyní se budeme věnovat pořadu schůze.